131.

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 324. Tento materiál uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo.

Děkuji. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 324/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Libor Turek. Opět vidím, že dojde ke změně zpravodajů, takže novým zpravodajem by se měl stát pan poslanec Munzar.